Děkuji za slovo.

Děkuji za slovo. Navrhuji odročit tuto interpelaci do přítomnosti paní ministryně Marie Benešové.

Děkuji za slovo.

Paní kolegyně má slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji přerušit projednávání této interpelace do doby přítomnosti pana ministra.

Navrhuji přerušit projednávání této interpelace do doby přítomnosti paní ministryně. Ano, také navrhuji, aby projednávání této interpelace bylo přerušeno do doby přítomnosti pana premiéra.